Tak co mají dělat? Další faktická poznámka, pan poslanec Radek Koten, zatím mám jen tuto jednu přihlášku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý večer, dámy a pánové.

Takže tohle je skutečně v pravomoci příslušného ředitele. Víte, my jsme třeba řešili i praktické věci, jak dětem měřit teplotu, jak je rozdělit před školou do skupin, aby se tam nevytvořil jeden velký chumel, takže dokonce některé skupiny budou mít postupné nástupy.

Tam, kde to lze, snaží se ředitelé vycházet vstříc, ale tohle, co tady říkal kolega, to asi není směřováno na pana ministra, ale spíše na zřizovatele a na příslušné ředitele. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Procházková.

Prosím, máte slovo.

Já bych uvedl své vystoupení tak trochu osobně.

Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo.

Ale ona ta ochrana paní poslankyně Černochové byla naprosto věcná a já bych ji podepsal.

Já jí za to děkuji, protože to, co tady řekla, tak je přesně to, jak to je v reálu. Před chvilkou jsme mluvili tom, že je nedostatek personálu. Já věřím v to dobro v české vzdělávací soustavě a věřím v ně právem.